Děkuji. Dobrý večer všem. Pane ministře, situace na Krajském soudu Brno je z hlediska personálního obsazení v oblasti řídících manažerů soudů, zejména místopředsedů úseků, velmi neutěšená. Předseda Krajského soudu v Brně pan doktor Bořek má neobsazené pozice místopředsedů úseků téměř po celé plynoucí funkční období, to jest tři roky. Ani v současné době není známo, že by na dané pozici bylo vypsáno jakékoliv výběrové řízení.

Není to jediný problém této chybějící, nebo neutěšené personální politiky u tohoto soudu. Ještě bych doplnil otázku doplňování stavu soudců na jednotlivých úsecích Krajského soudu v Brně.

Dosavadní úprava prý nevylučuje libovůli při sestavování výběrové komise. Moje otázka zní, jakým způsobem, kdy a zda vůbec budete tento současný neutěšený stav na Krajském soudu Brno jako ministr řešit. Děkuji panu poslanci.

Musím dostat návrh od předsedy. Jak má předseda postupovat, upravuje naše instrukce, která má ovšem povahu spíše dobrého doporučení než závazné rady. Naše zásahy tam tudíž nemohou být nějak zvlášť razantní.

Zrovna včera jsem poměrně dlouze hovořil osobně s panem předsedou tohoto soudu.

Teď už se to i stalo. On nám poslal tři návrhy.

Ale my jsme jí vyhlásili válku, protože to považujeme za způsob, jak obcházet pravidla pro jmenování a zejména délku funkčního období a nemožnost opakovat funkční období.

Pokud ještě mám vteřinu... Pokud jde o to, co jsou závěry Soudcovské unie. Já se s nimi až na jeden drobný detail, kde si myslím, že to z hlediska zákona není možné, naprosto ztotožňuji.

Pan poslanec má doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

Děkuji vám, přeji hezký večer. Končím tento jednací den.